Takže prosím, abyste toto nepodceňovali.

Nenavrhuji to dneska, byť bychom se o tom mohli pobavit dneska, ale skutečně moc prosím všechny kolegyně a kolegy, aby toto téma brali stejně vážně, jako ho beru já. Děkuji.

Poté paní poslankyně Nina Nováková.

Jedná se o relativně úspornou, spíše technickou novelu občanského zákoníku, která má pomoci jak vlastníkům bytů ve společenství vlastníků jednotek, tak družstvům. Tato novela byla několikrát konzultována se Svazem bytových družstev. Je velký zájem, aby tato norma prošla ještě do konce volebního období.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Teď před chvílí mluvila paní poslankyně Černochová.

Dobře, děkuji. Ještě pan kolega Marek Benda.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Ještě někdo do rozpravy ke změně? Pane předsedo, máte slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové, jménem dvou klubů sociální demokracie a ANO 2011 vetuji návrh na zařazení nového bodu, který přednesla paní kolegyně Černochová. Paní kolegyně Černochová přednášela dva body. Teď se ptám.

Abych věděl, co je hlasovatelné a co není. To bude nehlasovatelné a budeme postupovat. První návrh na změnu pořadu schůze byl návrh pana poslance Michala Kučery, který má alternativu podle návrhu pana kolegy Marka Bendy.

A když to neprojde, tak potom podle základního návrhu kolegy Kučery, to znamená po insolvencích. Já vás odhlásím. Požádám o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Máme tedy pevně zařazený čtvrtý bod našeho jednání.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní máme návrh pana poslance Jeronýma

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.